Požádám ji, aby návrh zákona, protože jde o prvé čtení, paní ministryně, abyste tento návrh zákona uvedla. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, cílem tohoto návrhu jsou především změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a na trhu práce vůbec.

Já vám rozumím, paní ministryně, a požádám kolegy a kolegyně o klid.

Instituty, které se zde zavádějí, jsou například zavedení institutu peněžité kauce jako jedné z podmínek k udělení povolení k tomu, aby agentura byla registrována.

Jedná se zde o úpravu skutkových podstat přestupků, resp. správních deliktů, včetně zavedení odpovídajících sankcí. Dále je zde sloučení dosavadních druhů povolení do jednoho povolení, aby se ta úprava zjednodušila a zpřehlednila. Dále se jedná o prodloužení doby poskytování příspěvků na vyhrazení společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců.

Dále je zde změna v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Ještě jednou vás přeruším a znovu požádám zejména vaše stranické a koaliční kolegy o klid!